Vychází z koncepce ochrany před následky klimatických změn pro území České republiky. V rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byla podána a následně přijata řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí, nejenom vodního zákona. Návrh zákona byl dne 13. listopadu 2020 projednán Senátem, který svým usnesením rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které se týkají za prvé administrativního zjednodušení odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků, a dále legislativně technických úprav způsobených mimo jiné délkou legislativního procesu návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím a věřím, že přispějí ke zkvalitnění tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, ministři, dovolte, abych vás krátce seznámil a zdůvodnil pozměňovací návrhy zákona o vodách, které schválil Senát na svém jednání 13. listopadu tohoto roku. Nejprve možná obecně. Pan ministr už částečně věci řekl, ale obecně k těm pozměňovacím návrhům.

Navrhované ukončení právní existence vodního díla, akceptování příslušného ohlášení ze strany vodoprávního úřadu má administrativní charakter, nevznáší nároky na změny půdorysné resp. pozemkové dispozice.

Takže v tomto případě ten pozměňovací návrh je čistě legislativně technický a napravuje správně odkaz.

Jde o to, že adresáti tohoto zákona díky tomu, jak dlouze probíhal ten legislativní proces, by měli měsíc na to, aby si pořídili nové vodoměry a další záležitosti. Z toho důvodu se navrhuje odložení účinnosti tohoto zákona a opět můžu říct, že tento návrh změny termínů jde od navrhovatelů tohoto zákona. Chybělo tam zmocnění pro příslušný orgán, který by vydal obecně závazné nařízení ve vztahu k míře úpravy hygienického zabezpečení užitkové vody a způsob jeho prokázání.

Proto ten pozměňovací návrh účinnost stanovuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, stejně jako návrh zákona. Drobné vodní toky představují v České republice zhruba 87 tisíc kilometrů. Není to málo, samozřejmě jenom menší část je upravena technicky pomocí betonových dlaždic.

Já vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Není tomu tak. Já otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášená paní poslankyně Balcarová. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.